V podkladech mám usnesení vlády České republiky o pověření ministra kultury Lubomíra Zaorálka, aby na 39. schůzi tento návrh zákona místo místopředsedy vlády a ministra vnitra odůvodnil. Požádám tedy pana Lubomíra Zaorálka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Ještě požádám sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pokud chcete diskutovat něco jiného, než je zákon o volbách do Evropského parlamentu, tak zásadně v předsálí.